Ústní interpelace Nejprve interpelace na pana premiéra. Pan premiér Bohuslav Sobotka je dnes omluven a první interpelaci na premiéra Bohuslava Sobotku přednese paní poslankyně Věra Kovářová. Bude to interpelace ve věci kompenzace navýšení mezd řidičů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci kompenzace krajům kvůli zvýšení mezd řidičů, kterou vláda nedávno přislíbila. Problém představuje skutečnost, že rozhodnutí státu navýšit mzdy řidičů nedopadá do státního rozpočtu, ale do rozpočtů regionálních samospráv. Odhadem má jít o dvojnásobek slíbené částky, tedy přibližně 840 mil. korun. Problém spatřuji v tom, že jde o peníze, které musí vynaložit jen jedna větev samosprávy, ta krajská. Obcím a městům, kterým s navýšením mezd řidičů přirozeně také vznikly náklady, kompenzace poskytnuta být nemá, nebo se s ní alespoň zatím nepočítá. Abych byla dobře pochopena. Chápu a podporuji kompenzaci pro kraje. Ano, dokonce to považuji za nepochopitelnou diskriminaci a skutečně nerozumím tomu, proč se jí tato vláda dopouští. Může mi to pan premiér vysvětlit? Děkuji za písemnou odpověď. Jistě se tak stane a my přejdeme k druhé interpelaci. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo, vážený pane ministře.

Mohu rozumět tomu, když se soukromá společnost odkazuje na NDA, tedy dodatek smlouvy z hlediska důvěrnosti informací.

Vážený pane premiére, z tohoto důvodu se chci zeptat na důvod, proč podnik v držení státu provádí výcvik zahraničních pilotů pomocí soukromé společnosti a zda to nepředstavuje bezpečnostní riziko.

Ještě chci doplnit informaci, že na můj dotaz vznesený na výboru pro obranu a týkající se výcviku afghánských pilotů nebyli přítomní zástupci Ministerstva obrany schopni odpovědět. Děkuji za vaši odpověď.

A škoda, že jste si nenašel tu chvilku a neodpověděl jste.

A já jsem vás žádal, zda jste takto postupoval. Vyzvala vás k tomu 4. května i primátorka hlavního města Prahy poté, co jsme se všichni dozvěděli, že vítěz této soutěže odstoupil. Takže se znovu ptám, co jste pro písnické občany udělal, zda jste učinil nějakou výzvu společnosti ČEZ a jak budete tedy dál postupovat. Tady opravdu čas letí a vaše mlčení je bohužel víc než smutné. Takže vás prosím o nějakou urgentní, ve vší slušnosti urgentní odpověď. Děkuji. Urgentní odpověď zařídit neumím, odpověď ano. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane nepřítomný premiére, dovoluji si vás interpelovat ve věci nebezpečného šíření dezinformací v naší společnosti.

Považuji za velmi nebezpečné, že často dochází ke zpochybňování základních demokratických principů, zpochybňování nejen domácích institucí, ale i Evropské unie a NATO a našeho členství v těchto institucích. Šíření pocitu strachu a nálady, že všechny informace mohou být nějak jinak, samozřejmě vyvolává ve společnosti neklid. Ale to je asi cílem dezinformační kampaně. Aby nedošlo k nedorozumění, považuji za důležité zmínit, že věcná kritika založená na faktech je naprosto v pořádku a je nedílnou součástí demokratické společnosti.

Vážený pane premiére, prosím o informaci, jakým způsobem bude tato situace řešena a jaké budou využity nástroje k řešení. Děkuji. To byly ústní interpelace na pana premiéra a my přejdeme dle vylosovaného pořadí na ústní interpelace na jednotlivé členy vlády.

Tak dobré odpoledne, děkuji za slovo. Obracím se na vás, vážená nepřítomná paní ministryně, možná do časového limitu se vejdu ještě s dalším tématem, ale to první, jak jsem nazval svoji interpelaci, je moje podezření na podle mého názoru závažné porušení zákona o státní službě. Chci se vás zeptat: vy jste v rozhovorech veřejně tvrdila, že jste na výběr vaší kamarádky paní Simony Kratochvílové na svoji (?) pozici na Ministerstvu neměla žádný vliv, že byla pouze jmenována státním tajemníkem. Já chci konstatovat z veřejně dostupných zdrojů, že k takovému jmenování ale dochází až poté, co analogicky s § 28 zákona o státní službě státní tajemník předloží ministrovi uchazeče, kteří předtím uspěli u výběrové komise. A já vás žádám, abyste mi, paní ministryně, vysvětlila, proč jste si přes pozitivní doporučení výběrové komise v prvním kole nevybrala vítěze pana doc. Zvonaře, který je proděkanem Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.